Nejste schopni ani sestavit funkční rozpočet naší republiky. Jste schopni akorát slibovat nesplnitelné a nechat za sebe platit váš účet občany České republiky.

Vy totiž děláte to úplně nejhorší, co udělat můžete. A to už tady dneska několikrát zaznělo.

Co to je? Co jste to způsobili? Vám to nevadí? Myslím si, že ano. Stavíte proti sobě také důchodce a samoživitelky.

Není to ale jen snížení důchodů, čím zatížíte životy českých důchodců.

A vzpomeňte si, když tady hnutí ANO navrhovalo, abychom včas zastropovali ceny energií. Abychom zamezili růstu inflace. Vy jste se nám tehdy smáli. Nakonec jste to udělali o rok později, a ještě špatně.

Jinak si to nedokážu představit, co vás k tomu vede.

A může to pan ministr Jurečka svádět, na koho chce. Je to jeho odpovědnost. A několikrát už sliboval, že tuto situaci vyřeší. Za měsíc už to bude v pořádku, za dva už to bude v pořádku, za tři už to bude v pořádku. Není to ještě v pořádku. Tak možná dneska uslyšíme zase nějaký další termín. No a jak si vlastně myslíte, že takový důchodce, který nedostane včas svůj důchod, žije? V tom lepším případě mu mohou pomoci jeho nejbližší. Ale co když žádné nejbližší nemá? Skutečně stačí, aby jednou nezaplatil včas nájem nebo zálohy na energie, a už se veze.

Dostává se pod stres, který v mnoha případech končí zdravotními obtížemi. Můžu vám skutečně pogratulovat. Tomu říkám tedy úcta ke stáří! Ostatně se můžeme zastavit také u toho, proč se dnes koná mimořádná schůze. Vy tvrdíte a teď budu citovat abychom už v září mohli ořezat důchody od ledna příštího roku. No a já dodám, abyste ještě více zkomplikovali a znepřehlednili prostředí legislativních úprav a komplikovali práci Ústavního soudu, ke kterému jsme podali žalobu jako hnutí ANO na vámi seškrtané mimořádné valorizace a krádež za bílého dne.

Dámy a pánové, pojďme si tedy v odrážkách shrnout, co se tady dnes snažíte prosadit a dostat do dalšího legislativního procesu: zkrátit dobu, kdy lze odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, na maximálně tři roky; zvýšit intenzitu krácení procentní výměry krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu;

nevalorizovat procentní výměry předčasných starobních důchodů až do doby, kdy jejich poživatel dosáhne důchodového věku. To jsou třeba zrovna ti, kteří do toho předčasného důchodu nejdou proto, že by chtěli, ale jdou proto, že už to nezvládají, že už na to nemají.

U mimořádných valorizací chcete zrušit dosavadní pravidla. Chápu to, jste u vlády, máte většinu a jste přesvědčení asi, že to děláte dobře. Za mě touto cestou rozhodně ne. Kde je? Nemůžeme s tím souhlasit. Likvidujete poslední jistoty seniorům díky vaší neschopnosti při řešení inflace. Ostatně to už děláte minimálně poslední dva roky. A nejenže je převádíte do kategorie sociálních dávek, vy je ještě ženete do náruče exekutorů. Za to, že po celý život poctivě pracovali, za to, že nemají už tolik sil si najít druhé nebo třetí zaměstnání. Kolegyně, kolegové, již jsem to uvedl v úvodu svého projevu. Prosím tuto vládu slyšíte dobře, prosím tuto vládu aby pokud potřebuje řešit problém s nedostatkem financí, ať už z objektivních, nebo subjektivních důvodů, aby začala už konečně u sebe.